Děkuji za slovo. I já jsem čekal, že bude například dnes ráno grémium Sněmovny, kde se dohodneme, jak týden bude probíhat. Žádné grémium samozřejmě nebylo.

Je to naše práce, to je v pořádku. Ale i my v opozici máme návrhy zákonů, chceme nějaká svá opoziční okénka, chceme projednat své návrhy zákonů. Hnutí Úsvit tam má například návrh zákona o referendu nebo odpovědnost politiků a podobné věci a chceme se k tomu také dostat.

Na tom není nic složitého. Takže i já bych prosil, aby se v této věci něco změnilo, abychom i my měli možnost zde projednávat naše návrhy, opoziční návrhy zákonů. Pan předseda Sklenák, potom pan místopředseda Gazdík. Děkuji za slovo. Jenom abych odpověděl panu předsedovi Stanjurovi.

Nám je neustále vyčítáno a je to opakováno jak zde, tak i mimo Sněmovnu, věty typu: každé ráno zde poslanci koalice načítají změny a mění program.

Jen připomenu debatu v pátek, která zde byla vyvolána právě představiteli hnutí Úsvit. I tím, že jsme se tady velkou dobu bavili na jejich témata, tak jsme třeba nestihli projednat body, které byly pevně zařazeny a s kterými jsme počítali, že je projednáme. Takže samozřejmě může být vždy nějaká představa o tom, jak bude vypadat ten který jednací den, jak bude vypadat celá schůze, ale poslanci a poslankyně velmi často program mění.

Pane předsedo, jako předseda klubu TOP 09 jsem samozřejmě připraven se sejít a projednat další průběh efektivního projednávání bodů.

Vám opravdu nevadí, že vám váš předseda a ministr financí naprosto bezostyšně lže? Že se na vás dívá odtud z tohoto místa, jako se na vás dívám já, a říká: minulý týden jsem byl služebně zaneprázdněn, a přitom už zapomněl, že se omlouval z rodinných důvodů, a zapomněl, že odjel na dovolenou? Ale my se domníváme, že ministr vlády České republiky nemá v Poslanecké sněmovně lhát! Já si vás tady dovoluji požádat, pane předsedo, jestli byste alespoň řekl, jestli vám to vadí, nebo nevadí.

Anebo lže pořád. Domnívám se, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila vaše stanovisko. Teď pan předseda klubu ODS, potom pan předseda klubu ANO.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, možná by bylo dobře, kdybychom využili třicetiminutové přestávky nejenom na poradu opozičních klubů, ale že bychom třeba našli společný konsensus na další program a další jednání Poslanecké sněmovny dnes, zítra a v tomto týdnu. K otázce pana kolegy Kalouska. Víte, je tady mezi námi pouze jeden novinář, který teď fotí, ale kamery jedou.

Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já znám pana Babiše pouze patnáct let, není to dlouhá doba, a vážím si ho z několika důvodů a jeden z důvodů je, že nelže a že vždycky splní to, co slíbí, na rozdíl od mnoha profesionálních politiků, kdy si jeden den podáte ruce a druhý den je to všechno jinak. A on říká: ale to je přece v politice normální. Čemu se divíš? Odkud jsi? Jsi normální? Takto to v naší politice funguje. Takže tolik jenom velmi stručně má odpověď.